S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

A teď faktická poznámka, pan poslanec Výborný. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

Já jsem pečlivě poslouchal pana poslance Baštu a neměl jsem ten dojem, že by zde ve svém vystoupení hovořil čistě o stavu legislativní nouze, až na samém konci svého příspěvku. V tuto chvíli skutečně nemáme probírat věcnost samotného návrhu, o kterém máme potom jednat v legislativní nouzi, a to je novela pandemického zákona, ale máme se bavit o tom, zda trvá, či netrvá a je důvodné, či není důvodné projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze podle § 95 odst. 5 zákona o jednacím řádu. Na základě toho, co jsem zde nyní řekl, se domnívám, i na základě stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny, že proto, abychom skutečně dodrželi to, že jednáme o zákonu, který potřebujeme schválit, který byl předložen tak, aby byl schválen ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze, tak je zde důvodný zájem na tom, abychom to jednání vedli racionálně, a to také v nějakých přiměřených časových možnostech, tak aby opozice byla slyšena, ale tak aby také se o zákonu mohlo věcně jednat a hlasovat. Proto mi dovolte navrhnout teď procedurální hlasování a omezit řečnickou dobu v rozpravě o stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 4 na dvakrát pět minut, a to v souladu s § 59 odst. 1 a 2 jednacího řádu. Ještě jednou tedy prosím, pane místopředsedo, abyste dal teď bezprostředně hlasovat procedurálně o omezení řečnické doby na dvakrát pět minut v této rozpravě o stavu legislativní nouze. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně.

Zazněl procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat bezprostředně. Jenom zopakuji, že pan předseda Výborný navrhl procedurální návrh omezení řečnické doby na dvakrát pět minut v rozpravě k potvrzení stavu legislativní nouze. Počet poslanců se ustálil.

Kdo je proti?

Tento procedurální návrh byl přijat. Konstatuji, že nadále budeme postupovat tak, že každý řečník může vystoupit dvakrát po pěti minutách. Já se vrátím k rozpravě. Do té, jak jsem avizoval, byla s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně Schillerová. Pak se hlásí s přednostním právem pan poslanec Fiala. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové... Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prosím, abyste se ztišili, případně šli diskutovat do a umožnili paní předsedkyni hovořit. Dnes tu máme projednat novelu pandemického zákona, jeden ze zákonů, který rozděluje nejen politickou scénu, ale, a to já považuji za mnohem podstatnější, rozděluje společnost. Všichni jsme to mohli vidět minulý týden, kdy se zde před Sněmovnou spolu s demonstranty objevila dokonce šibenice. A nejen já, ale i řada dalších poslanců a politiků. Nyní o víkendu se situace posunula ještě dál.

Tím to ovšem nekončí. Tisíce emailů, činy jako tento, protesty veřejnosti a tak podobně, to vše by pro nás zákonodárce mělo být jasným signálem, že ten sporný návrh je třeba důkladně probrat.

Teprve pak dělejme další rozhodnutí. To musí platit především pro vládu. Ostatně je pravda, že už přijetí původního zákona neprobíhalo tak, jak by mělo.

Ale my jsme zase ve stejné situaci jako před pár měsíci.